Ve shodě s ochráncem považuje vláda skutečnost, že v některých případech postačí to, že žadatel o podporu v nezaměstnanosti je bezprostředně před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání v dočasné pracovní neschopnosti, aby mu za jistých okolností vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, za nepřijatelnou, a vláda proto vypracuje a předloží příslušný návrh novely zákona o zaměstnanosti. Vláda není přesvědčena o nezbytnosti a naléhavosti doporučení ochránce, aby do tzv. kompetenčního zákona byla výslovně zakotvena povinnost ministerstev a ústředních správních orgánů metodicky vést a závazně usměrňovat výkon státní správy na svěřených úsecích, nicméně požadavek ochránce zohlední, pokud bude v budoucnu k celkové revizi tohoto zákona přistoupeno. Návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s povinností zakládat účetní dokumenty do Sbírky listin, by mělo být naplněno doporučení ochránce odstranit nutnost předkládat účetní závěrku dvakrát různým subjektům a stanovit účinnější sankční mechanismus při nesplnění povinnosti předložit účetní závěrku rejstříkovému soudu. Tento zákon by měl nabýt účinnosti v lednu 2016. Vláda nesouhlasí s doporučením ochránce na novelizaci § 69 zákona o myslivosti. K žádosti o předložení nového zákona o odpadech vláda sděluje, že v současnosti připravovaný návrh plánů legislativních prací vlády na rok 2015 počítá s tím, že předmětný návrh zákona bude vládě předložen v polovině roku 2015. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky doporučuji vzít předloženou zprávu o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy uvedených v souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 na vědomí. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu svého vystoupení bych měl procedurální návrh, zda by nebylo možné mé vystoupení a eventuálně všeobecnou rozpravu sloučit k oběma bodům do jednoho, přičemž v podrobné rozpravě bych potom přednesl dva návrhy na usnesení, o kterých bychom hlasovali zvlášť.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Součástí této zprávy jsou i doporučení na legislativní změny vyplývající z činnosti ombudsmana. Sněmovna bere tyto zprávy na vědomí a žádá vládu, aby se těmito podněty zabývala a o jejich využití či nevyužití předložila Sněmovně zprávu.

Vláda byla požádána, aby zprávu o využití, jak tady zmínil pan ministr, legislativních podnětů předložila do 30. září letošního roku Poslanecké sněmovně. Vláda obě zprávy vypracovala a schválila na svém zasedání dne 15. září 2014. Za rok 2012 předložil ombudsman 18 legislativních podnětů, za rok 2013 celkem 10 doporučení na změnu právních předpisů. Kdo jste pozorně poslouchal pana ministra ve zprávě o využití legislativních podnětů za rok 2012, tak se k nim vyjadřoval poměrně podrobně. Ve svém dalším vystoupení nám zmíní ještě něco, jak byly využity podněty za rok 2013.

Rozprava na petičním výboru nebyla příliš hojná.

Tento problém byl již projednáván jednak při novele zákona o pobytu cizinců zde na půdě Sněmovny, jednak byl projednáván na půdě zdravotního výboru, ale i petičního výboru. Oba výbory doporučovaly problém analyzovat.

Veřejný ochránce práv tvrdí, že naopak to náš systém nezatíží, naopak to pro něj bude prospěšné.

Já jsem to už ve své zprávě řekl. To vyhodnocení bylo za oba roky. Proto jsem to chtěl sloučit.